Musím říct, že pan Stanislav Polčák je do současné chvíle, tak jak jsem řekla v úvodu, nadále čestným předsedou Sdružení místních samospráv.

Když se podíváme na tiskovou konferenci, která proběhla v lednu letošního roku, tak pan ministr vnitra tam jasně avizoval, že by chtěl poděkovat dotčeným obcím, Sdružení místních samospráv a Ministerstvu vnitra, které ten zákon napsalo, předložilo, že by všem těmto aktérům chtěl velmi poděkovat a že je dobře, že se to povedlo.